Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. O služebním zákonu se zde ve Sněmovně mluví již několik měsíců. Já připomenu, že 10. září jsme ve třetím čtení schválili novelu zákona o státní službě.

Mění se kompetenční zákon. Mění se zákony vztahující se k ústředním správním úřadům, zákony vztahující se k ostatním správní úřadům a fondům. Mění se také další zákony, které se dotýkají právních vztahů budoucích státních zaměstnanců. Jak řekl pan předseda poslaneckého klubu ČSSD, měníme jenom 57 jiných zákonů. Myslím, že to si zaslouží klid. Já bych jen uvedl ve své krátké úvodní řeči to, že široká politická dohoda ze srpna, která vznikla na půdě Poslanecké sněmovny, se dotkla i tohoto zákona. Byl tedy zpracován poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, který tu původní předlohu do značné míry mění, a ten zde jistě bude představen. Tolik na úvod. Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru, V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu provedl příslušné legislativně technické úpravy Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl a posléze se přihlásím v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu, který už jsem předkládal na půdě ústavněprávního výboru, ale nyní bych vám ho chtěl krátce zdůvodnit.